No, uvidíme, jak to probereme ve výboru.

Víte, hovoří se o deficitu ne na důchodovém fondu, protože fond žádný není, ale na důchodovém účtě, který je virtuálním účtem a v podstatě jenom sleduje celkové příjmy a celkové výdaje.

Je otázkou, jestli by valorizace neměla pokračovat v budoucnu především zvyšováním pevné částky tak, abychom zabezpečili, že minimální důchod bude nad hranicí životního minima a nebude pak požadavek na vyplácení jiných sociálních dávek. Ovšem otázka zní: Je to rovné zvyšování a valorizace se dotkne samozřejmě nejenom důchodů valorizovaných, ale pevná částka se bude promítat i do důchodů nově přiznávaných v daném roce, tak jak to je vlastně i letos. Čili jedná se o valorizaci i pro důchodce, kteří nabudou právo pobírat důchodové dávky v daném roce.

Jsou různé odhady, od 9 do 18 miliard korun, že by to za rok mělo být přínosem. Takže tolik ještě k problematice, možná trošičku dál za tuto problematiku. Ale jak jsem pochopil, diskuse, která by měla být vedena ve výborech a při druhém čtení, bude zřejmě košatější než samotný návrh vlády a bude třeba fundovaně se vyznat ve všech parametrech. Děkuji vám za pozornost. . Já vám také děkuji. Eviduji faktickou poznámku paní poslankyně Adamové. Než jí udělím slovo, přečtu omluvenku. Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Laudát, přičemž zastupovat jako předsedu klubu jej bude místopředseda pan poslanec Václav Horáček. Prosím, paní poslankyně, vaše faktická poznámka. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. A nechci s tím být už otravná, protože pokaždé, když se projednává problematika, která se týká důchodu, také tady o tom hovořím, tak tedy velmi stručně.

Ale pro ně tady stále ještě není žádné opravdu funkční udržitelné řešení, které by jim zajistilo důstojnou penzi. Myslím si, že bychom na to neměli rezignovat, a vláda, která se rozhodla k důchodům přistoupit zatím jenom ve formě destrukce nějakého systému, by měla navrhnout i své vlastní řešení.

Proto ještě jednou apeluji na vládu, aby na to nerezignovala a aby i v tomto směru učinila kroky, které povedou ke stabilizaci toho systému do budoucna. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím. Děkuji, pane předsedající.

Dobře. Zavetovali tedy to, co jsme navrhovali.

To tady bylo.

A moje poslední poznámka. Nemám důvod tomu nevěřit. To jsou spekulace. Děkuji. Táži se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný takový návrh neeviduji. Eviduji žádost na odhlášení, takže vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

V tom případě vás ještě jednou odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Kdo je proti tomuto návrhu?